Děkuji za slovo.

Citlivě tedy vnímáte skutečnost, že domácnosti s nezaopatřenými dětmi jsou v rámci populace nejvíce ohroženy chudobou. Jako odpovědný ministr financí si rovněž určitě uvědomujete, že horší startovní podmínky těchto dětí s sebou nesou riziko jejich sociálního vyloučení a že řešit důsledky sociálního vyloučení je pro stát mnohem dražší, než přijmout včasné preventivní kroky. Jako člen koaliční vlády víte, že všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že situace rodičů, vychovávajících dítě, když druhý rodič neplní svou vyživovací povinnost, je potřebná k řešení.

Vážený pane ministře, ptám se tedy, jak chcete systémově řešit situaci dětí, jejichž rodiče, nejčastěji matky, ač využili všechny nástroje, které jim dává právní řád, aby se na druhém rodiči domohli výživného, a přesto se ničeho nedomohli a jejich děti jsou nadále ohroženy chudobou.

Děkuji za odpověď.

Nyní interpelace pana poslance Jiřího Petrů na pana ministra Richarda Brabce.

To znamená zásadní zkrácení řízení, zjednodušení řízení povolovacího a přitom zachování práv občanské společnosti a soudní ochranu a vše s tím související na základě evropských norem. Projednává se odděleně od územního řízení, řízení o povolení stavby. Není k dispozici ani metodika. Novela má pouze dílčí povahu, nezajišťuje plnou integraci povolování do jediného řízení na jednom úřadě, který po rychlém řízení vydá legální a přesvědčivé rozhodnutí s případným rychlým soudním přezkumem. Administrativní proces až po povolení stavby se neúměrně prodlužuje, bude znamenat dle odborníků stavebníků mnohaměsíční zdržení.

Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů za interpelaci. Nyní je interpelujícím pan poslanec Miroslav Kalousek, který bude interpelovat nepřítomného ministra a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Mám tři otázky.

A za třetí, kolik podobných dalších hezkých obohacení svého vlastního byznysu ve spolupráci s ministrem dopravy máte ještě na základě tohoto zákona připraveno. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Odpověď bude doručena do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Proto jsem dopředu oznámil obsah interpelace, protože si myslím, že ta tematika je zajímavá a mohli bychom jí věnovat pozornost.

Já se nechci ptát na to, co bylo.

Chci připomenout, že podobný problém řeší např. ve Velké Británii, kde ministr dopravy něco podobného prosadil, a tam odhadoval roční úsporu při opravách v objemu 1 mld. liber.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ŘSD v minulosti vydalo pro vnitřní potřeby organizace směrnici generálního ředitele č. 8/2011, která se týká kontrolní činnosti na stavbách pomocí různých technologií. Směrnice byla podrobena vnitřní kontrole ŘSD s ohledem na skutečnost, že postupem času existuje již vícero technologií a ty nemají jednotný postup. Směrnice není v tuto chvíli s ohledem na výše uvedené problémy uplatňována striktně na všech stavbách. V současnosti se již řeší úprava této směrnice, která nyní popisuje pouze jeden konkrétní postup, jak provádět skenování.

V aktualizované směrnici má být upřednostněna definice toho, co chceme měřením dosáhnout, a zjistit, v jaké podrobnosti a rozsahu, nikoli předurčovat přímo způsob měření.

Úsek výstavby oslovil Český svaz geodetů a kartografů, jsou zde zástupci akademické sféry i zhotovitelů a ti mají navrhnout, jak upravit směrnici a v jakém rozsahu a čase a kdo se na této úpravě bude podílet. Po schválení harmonogramu se očekává dle sdělení svazu, že do sedmi měsíců od schválení harmonogramu dojde k projednání a schválení novelizace této směrnice a ta bude používána na všech stavbách Ředitelství silnic a dálnic.